Rozumné obce podpořily podnikatele i ze svých prostředků.

A kdybychom věděli, že se budeme podílet dalším, a já to nezpochybňuji, myslím si, že to není úplně nefér, tak bychom se možná chovali trošku rozumněji. Přes to přese všechno, že jsem i pod tlakem ostatních starostů, tak sdílím názor kolegy Adamce, a to že v této chvíli podpořím poslanecký návrh, protože si myslím, že ty priority jsou někde jinde než zachraňovat obce. Obce to prostě nějakým způsobem zvládnou.

Děkuji vám.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Ono tady za poslední dva dny zaznělo hrozně moc slov. A myslím, že těch slov je tolik, že nás až odvedla od samé podstaty, podstaty toho, o čem tady debatujeme. To, co říká vládní návrh, je to, že vezmeme z peněz obcí, které jsou jim garantovány, část stát vezme, nějak je použije a pak těm obcím možná jednou něco na dotacích vrátí. A střetávají se tady dva světy. Ten svět svobody, volného rozhodování samospráv, které jsou garantovány Ústavou, a ten centralizovaný svět, který je na té druhé straně. To, co se totiž stane, je, že tím přesunem peněz se ztratí svoboda obcí, svoboda občanů rozhodovat, kam jejich má obec směřovat.

Kdo jediný v tomto získá, je vláda. Ta získá moc.

Tuto svobodu obcím teď vláda bere. Já to chápu a respektuji, zapadá to do rozhodování této vlády, této koalice, a je to vcelku předvídatelné. A ty obce vzpurné jsou, ty kraje také.

My jsme si to zažili už před lety v době opoziční smlouvy. A mimochodem byl to důvod, proč vůbec starostové v mnoha oblastech se začali dávat dohromady, proč se začali organizovat a proč se také dali na politickou dráhu. Právě to, že rozhodovalo to, jestli máte toho kterého známého politika, a ne to, jak dobrý je ten projekt pro vaši obec. My tímto krokem, tím, že se obcím vezmou peníze a možná se na dotacích nějaké vrací, se vracíme patnáct let zpátky. Obce se dostávají do područí, ztrácejí svoji svobodu. Chápu, že je to váš cíl, ale takhle jednoduché to je. Všechno ostatní, kam ty peníze půjdou, nepůjdou, kde co propadne, jsou jenom omáčka, která měla zakrýt tu podstatu. Prosím, o tomto rozhodujeme, jestli budou naši občané se rozhodovat svobodně, anebo jestli o tom bude rozhodovat vláda.

Ona si nestěžovala, jí se to líbilo. Dokonce loni v prosince na výboru pro evropské záležitosti mi říkal, jak si dovoluji vůbec něco proti němu mít, když nám on do Semil posílá peníze. Jsou to peníze Evropské unie. A jednak to je přesně ten cíl, pro který chce teď si vláda převzít ty dotace, abychom si přeci nemohli dovolovat něco mít proti vládě, když nám tak milostivě dává peníze, které nám teď bere. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem v průběhu včerejšího i dnešního jednání slyšel vystoupení spousty poslanců, kteří zapomněli na to, že při projednávání tohoto zákona opakovaně jsme naprosto všichni věděli, z čeho budou hrazeny náklady. Při kladných hlasováních jak rozpočtového výboru, tak i na plénu této ctihodné Sněmovně jsme jednoznačně věděli, že se to veřejných rozpočtů dotkne, a veřejných rozpočtů jak obcí, tak i místních samospráv. Proto mě dneska velice mrzí, že musím deklarovat veřejnosti, že ctihodní poslanci a věřím tomu, že většina těchto poslanců se neprobudila, ale kontinuálně věřím, že bude hlasovat v rámci toho, co věděla během prvních a následných projednávání sněmovního tisku, který byl završen zákonem 159/2020.

A proto veřejnost ujišťuji, že poslanci čtou zákony, poslanci vědí, o čem jsou zákony. A věřím tomu, že i poslanci kontinuálně s těmito svými výstupy zacházejí. Děkuji za pozornost.

Jsou to peníze daňových poplatníků. Ale nemůžete v jedné věci říci, ta školka není... to nedal pan Babiš peníze, to dala Evropská unie, protože to je úplně stejný případ.

Takže nemůžete argumentovat jako tímto stylem. Na to jsem chtěl reagovat.